Z členů vlády se omlouvají: Lubomír Metnar pracovní důvody, Tomáš Petříček od 12 hodin pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody.

Své vystoupení již avizoval pan předseda klubu ANO Faltýnek. Výbory projednaly další došlé návrhy, takže určitě na to musíme reagovat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opravdu se usaďte na svých místech, schůze už začala. Děkuji. Dovolte mi, abych pouze z technických důvodů, tak jak jsme se včera dohodli na jednání grémia Poslanecké sněmovny, a i tím dnem, který včera probíhal, jsme vlastně potvrdili tu naši dohodu, že se budeme věnovat těm záležitostem, které souvisejí se stávající koronavirovou krizí, a že máme ambici projednat zákony vrácené ze Senátu a vládní návrhy ve stavu legislativní nouze, plus samozřejmě ty dva body, které navrhovala opozice.

Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Nikoho nevidím, takže se tedy vypořádáme s návrhem pana předsedy Faltýnka.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze. 10. Já jenom pro doplnění, při kontrole stenozáznamu bylo zjištěno, že kromě toho, že zde byly určité pochybnosti, zda jsme mohli projednávat po 19. hodině, tak nezazněla ta slova, že byla ukončena rozprava.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom připomenout, že dnes máme zcela unikátní legislativní situaci, kdy jeden den projednáváme dvě novely jednoho zákona, a vypadá to, že dokonce obě budou přijaty. Mně to přijde úplně šílené z hlediska nějaké legislativní techniky. Prostě schvalte prosím ten senátní návrh, který to dlouhodobě řeší. Zabraňuje tomu, aby podnikatelé přišli o 24 miliard cash flow, a pojďme pak ty dlouhodobé úpravy řešit mimo stav legislativní nouze. Spolkněte trochu té hrdosti, že to někdo mohl vymyslet také rozumně, a nejenom vláda. A ten druhý potom nemusíme řešit. Jinak budeme skutečně zcela absurdně nejdříve přijímat zákon, a pak přijímat jeho opravu, což absolutně nedává smysl. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Já bych chtěl ten názor jenom silně podpořit, protože v posledních dnech a týdnech přijímáme různá uvolnění či odklady pro podnikatele, a tento návrh zákona jde úplně opačným směrem.

Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.